Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dovolte, abych se tentokrát velmi krátce vyjádřila k zákonu. Vše potřebné jsem již řekla ve zpravodajské zprávě.

Místo toho, aby se posílilo financování této služby, a já velmi podporuji návrh senátora Papouška na zvýšení finančních prostředků na provoz těchto zařízení, nevyřeší se to tím, že se služba zařazuje do jiného zákona, klade nároky na financování a prostředky z dotací.

Služba pro rodinu, která je zřízena nově v zákoně, může fungovat i v budoucím zákoně nadále jako poradenská. A znovu opakuji, měla by se nejvíce posílit pomoc primární rodině a tímto směrem napnout všechny síly. Není žádným tajemstvím, že paní ministryně chce pod sebe dostat všechna zařízení, jak zdravotnická, tak školská, která zajišťují výchovnou, vzdělávací a zdravotní péči, pod jeden resort. Znovu zdůrazňuji, ministerstva by měla mezi sebou spolupracovat, a tak zajistit provázanost péče o děti, které mají ve svých zařízeních.

Nejdříve, pokud chceme něco zrušit, musíme mít adekvátní náhradu. Až tady budeme mít nadbytek pěstounů, můžeme přistoupit k těmto věcem a rušit.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, velmi pozorně poslouchám všechny ty připomínky a výhrady.

To jsme si asi všichni vědomi. A pokud se chceme pokusit o to dostat novelu zákona o sociálních službách do podoby, která by mohla být schválena v Poslanecké sněmovně v tomto volebním období, tak je naprosto nezbytné naopak lhůtu zkrátit pro projednání ve výborech, jinak prostě ten proces projednávání ukončíme. Tímto si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty na 30 dnů.

Nyní faktická poznámka paní zpravodajky.

Vrátila bych se prostřednictvím vás, pane předsedající, ke kolegovi Sklenákovi. Tohle je opravdu velmi obsáhlá materie, kterou je potřeba řádně projednat.

Zákon o sociálních službách byl během volebního období otevřen dvakrát.

Děkuji. Nyní poprosím paní poslankyni Chalánkovou s faktickou poznámkou a potom pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Jak tady poslouchám ty různé návrhy, tak bych určitě chtěla podpořit návrh na vrácení k dopracování, to určitě ano.